Třetí, a to tady řekl kolega Martínek, někteří předkladatelé sami banují na svých profilech, ale jim to blokování vadí. No, on je to prostě podstatný rozdíl.

A já nemusím chodit ke kolegovi Martínkovi na jeho profil, on nemusí chodit ke mně a já si tam definuji sám ta pravidla.

Doma kouřit můžete a v té hospodě ne.

To jsou tři základní body, které jsem já zaregistroval za tu celou dobu, když jsme to tady otevřeli.

Připomenu samopěstování konopí a šest let také takový trest.

Některé věci vysvětlím.